Ústní interpelace Nejdříve to budou ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a poté ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po skončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený a nepřítomný pane premiére, já celkem dokážu pochopit, že se chlubíte věcmi, které schválila celá tahle Sněmovna dohromady, jako třeba zvýšení důchodů. Stejně tak chápu, že se chlubíte věcmi, které jste nejprve zařízl Pirátům, a pak jste je předložil sám a vláda je schválila, jako je třeba nominační zákon nebo omezení kumulace platů politiků. Ale co skutečně nechápu, jak je možné, že se chlubíte i věcmi, kde hnutí ANO bylo jako jeden muž proti, abyste se tím následně chlubil. Pátého prosince 2018 tato Sněmovna svým hlasováním snížila DPH na hromadnou dopravu z 15 % na 10 % a vaše hnutí bylo v této Sněmovně proti tomuto návrhu. Celá opozice přehlasovala vládu. Všechny ostatní strany to podpořily a došlo ke snížení DPH na hromadnou dopravu.

To je prostě naprosto nehorázná lež! Tak prosím přestaňte v tom svém pravidelném hlášení lhát. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Jakub Janda, který přednese interpelaci ve věci programu Můj klub. Děkuji za slovo. Jelikož pan premiér není přítomen, tak já si počkám do jeho přítomnosti, protože na svoji interpelaci chci jeho přímou odpověď. V tom případě prosím paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat ve věci jednání vašich europoslanců. Abych byla konkrétní, již několikrát jsme mohli sledovat, že co se týká obrany českých zájmů, jinak jste hovořil před našimi občany, ale zcela opačně, v rozporu s vašimi slovy, hlasovali vaši poslanci v europarlamentu.

Myslíte si, že taková politika je v zájmu občanů této země a že přispívá k upevňování vztahů uvnitř V4? A pak bych se chtěla zeptat, kdo v hnutí ANO nese odpovědnost za jednání vašich europoslanců.

Nehledě na to, že některá kontroverzní unijní rozhodnutí přijatá i vašimi europoslanci jsou díky bruselským předpisům nadřazena českým zákonům, a tak mohou negativně ovlivňovat život našich občanů. Děkuji. Stejně jako v ostatních případech, pan premiér odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů. U ostatních to již nebudu opakovat. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci klouzavého mandátu. Vážený pane premiére, zdravím vás na hory. Obracím se na vás s dotazem ohledně zavedení institutu klouzavého mandátu, tedy že pokud by se poslanec stal členem vlády, tak by jej na poslanecké židli zastoupil náhradník. V případě ukončení vládního angažmá by se pak daný člen vlády vrátil do poslanecké lavice. Podporujete ho? Z vašich dosavadních vystoupení bych si dovolila hádat, že ano. Aspoň byste do té naší, jak říkáte, žvanírny už nemusel chodit vůbec. I když jak to vypadá nyní, tak se současný stav vašich absencí od toho moc neliší. Na druhou stranu pokud by byl klouzavý mandát zaveden, když nebudete muset chodit sem do práce v úterý, středu a pátek, tak byste se na nás mohl přijít podívat alespoň na interpelace. Co myslíte? Děkuji za odpověď. Děkuji. Než dám slovo další interpelující poslankyni, seznámím vás s omluvenkami.